Nelze samozřejmě vyloučit, že se záštitou podpořený projekt od cílů, které byly předloženy právě k posouzení, odchýlí, avšak problém je v tom, že každá takováto odchylka by měla být zvážena skutečně jednotlivým ředitelem školy při rozhodování, zda dovolí realizaci projektu ve své škole.

Ale i případná úplata za realizaci projektu je věcí, kterou musí vzít ředitel při svém rozhodování v potaz, je ale zcela v pořádku, pokud rozhodne, že škola za něj zaplatí jako za službu. Uznáváme, že záštita Ministerstva školství spojená s projektem pomáhá neziskové organizaci AIESEC, aby více ředitelů zaujalo k realizaci projektu kladný postoj. Spolupráci škol s neziskovým prostorem však nelze obecně vykládat tak, že tento má svými externími nabídkami nahrazovat práci učitelů, spíše má práci učitele vhodně doplnit, neboť na rozdíl od učitele nemusí brát zřetel na celek závazného obsahu vzdělávání, ale může se věnovat třeba vybrané problematice více do hloubky.

Děkuji. Prosím doplňující otázku, paní poslankyně. Já bych snad jenom dodala, pane ministře, že paní ministryně Valachová po nás chtěla konkrétní školy, kterých se to týká. My jsme jí to bohužel nemohli dát, protože žáci a rodiče, kteří nás na to upozornili, byli následně šikanováni.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Tyto změny a nedostatečná komunikace s dotčenými obcemi se staly předmětem kritiky a zásadního nesouhlasu Svazku obcí Mníšecký region.

Rovněž skutečnost, že má dojít ke zrušení autobusové zastávky Trnová, je pro dotčené obce vzhledem k dopravní obslužnosti regionu nepřijatelná. Vážený pane ministře, velmi prosím o odpověď, jakým způsobem budete popsanou situaci řešit, aby nedošlo ke zhoršení kvality života občanů daných obcí, jak bude probíhat komunikace s dotčenými obcemi a jejich občany. Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Vladimír Koníček, kterého vidím, bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni Karlu Šlechtovou ve věci vodního zdroje Ostrožská Nová Ves. Vážená paní ministryně, dne 6. dubna tohoto roku jsem interpeloval ministra životního prostředí v záležitosti ochrany vodního zdroje Ostrožská Nová Ves. Pan ministr Brabec v odpovědi uvedl, že se jeho ministerstvo obrátí na vaše ministerstvo s podnětem k přezkumu řízení rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje. Kraj totiž zastavil přezkumná řízení týkající se staveb v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Protože jsou to už více než dva měsíce, chci se vás, vážená paní ministryně, zeptat, jak bylo s tímto podnětem Ministerstva životního prostředí naloženo a jaký bude další postup Ministerstva pro místní rozvoj v této záležitosti. Děkuji za odpověď. Děkuji. Bude interpelovat taktéž paní ministryni pro místní rozvoj ve věci financování regionů soudržnosti.

Ty nemají a ani nemohou mít podle zákona o podpoře regionálního rozvoje a dalších platných metodik vydaných MMR dostatečné vlastní finanční zdroje na pokrytí všech stávajících a ani budoucích potenciálních závazků. Vedení MMR a Ministerstva financí byla o této situaci informována, problematikou se zabývala Asociace krajů, následně potom Poslanecká sněmovna, která svým usnesením ze 7. prosince 2016 žádala vládu, aby po dohodě s krajskými reprezentacemi předložila rozpočtovému výboru návrh řešení na vypořádání oprávněných závazků.

Dle nařízení Rady může mít daný stav za následek, že Česká republika nebude schopna dostát svým závazkům vůči Evropské komisi a hrozí riziko sankcí pro Českou republiku. Ptám se, dokdy budou přijata dostatečná a odpovídající opatření k zamezení negativních dopadů pro Českou republiku a jaká byla přijata rozpočtová opatření pro pokrytí závazků regionálních rad. Děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká kritiky vašeho ministerstva ze strany zaměstnanců a některých institucí, které upozorňují na neseriózní postoj Ministerstva kultury k Národní knihovně. Jednak jde o nesouhlas odborové organizace s volbou nového generálního ředitele Národní knihovny Martina Kocandy z důvodu, že nemá odpovídající odborné zkušenosti, jednak o zveřejněné společné prohlášení ke kritické situaci v Národní knihovně vydané Ústřední knihovnickou radou České republiky, Sdružením knihoven České republiky, Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

Knihovna jako taková je umístěna v prostorách, které jí již dále neumožňují jakoukoliv expanzi z důvodu, že se jedná o národní kulturní památku.